Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Děkuji. Děkuji.

Dobré odpoledne. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já bych se chtěla přihlásit také ke čtyřem pozměňovacím návrhům, kterými bych chtěla zmírnit dopady rozhodnutí této vlády, to znamená sáhnout a zkrátit zákonnou valorizaci, protože se obávám, že by to mohlo zvýšit míru rizika ohrožení příjmovou chudobou, která opravdu dosahuje kolem 40 % u občanů nad 65 let, u důchodců nad 65 let.

Myslím si, že to je velmi závažné. Ty důvody tady zazněly. To, že nevíte, jaká bude inflace, tomu se dá těžko věřit.

Takže já bych teď se přihlásila k těm jednotlivým pozměňovacím návrhům.

Děkuju za pozornost. Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl zde vystoupit, zdůvodnit své čtyři pozměňovací návrhy. Vidíte, že mám připravený poměrně rozsáhlý rozbor, který toto zdůvodňuje.

Děkuji. A s přednostním právem se přihlásil pan předseda Fiala.

Máte slovo. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, i já se hlásím v této rozpravě ke svým pozměňovacím návrhům.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Paní poslankyně.

Děkuji. Další přihlášenou je paní poslankyně Věra Adámková.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, vládní návrh novely zákona o důchodovém pojištění projednávaný ve stavu legislativní nouze, kterým se ex post, tedy retroaktivně, se zpětnou účinností, mění podmínky červnové mimořádné valorizace všech typů důchodů, je kromě zjevné kolize s ústavními principy hrubě asociální. To je zejména v době astronomického zdražování všech pro důchodce klíčových životních nákladů naprosto neúnosné a sociálněekonomicky likvidační opatření. Dle platného a určeného zákona měla proběhnout mimořádná červnová valorizace formou zvýšení zásluhové složky důchodů o 11,5 %. Prakticky celý minulý rok jsme vládě připomínali, že když se zvýší ceny energií a vláda to nebude dostatečně řešit, zvýší se ceny zboží, hlavně potravin, ale i služeb. A to se přesně stalo. Navíc to nebyl žádný rychlý skok, ale plynulý nárůst.

Takže není to žádná nečekaná záležitost, dalo se to očekávat a vláda zaspala.

A jako obvykle to dělá na poslední chvíli, a ještě nám neumožnila ani vyjádřit se v rámci obecné rozpravy. Je to zcela asociální návrh a nehodlám ho v žádném případě podpořit. Proto jsem připravil sérii pozměňovacích návrhů vložených do sněmovního systému. Tyto návrhy nabízejí řešení, jak se tomuto zkrácení valorizace vyhnout, a liší se částkami pevné části, o kterou se z zvyšuje procentní výměra důchodů.

Samozřejmě pořád by bylo lepší nic na současné úpravě neměnit a návrh zákona prostě shodit ze stolu. Ale pokud by se měnil, tak žádám vás, abyste využili toho pozitivního z tohoto návrhu zákona, tedy zachování prvku zásluhovosti, a zároveň pomoci nízkopříjmovým důchodcům. Obecně ale považuji celý postup vlády v tomto případě za velmi alarmující a neférový a doufám, že se tedy tato situace nebude opakovat.